To znamená, že objem vyplacených prostředků z Evropského sociálního fondu zůstal na stejné úrovni jako před pandemií.

Děkuji za odpovědi.

Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět.

Mzdové náklady jsou plně financovány z evropských peněz.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, mám dvě otázky. Ta první se týká odškodňovacího zákona, což je zákon, který by mohl řešit problematiku nedostatečných kompenzací, kde skrz vládní nařízení některé firmy musely zastavit provoz, ale stávající kompenzační programy nepokrývají škody, které jim byly způsobeny, a jim teď hrozí, že budou muset stát o ty částky, které nedostaly a na které třeba podle krizového zákona mají nárok, že budou muset stát žalovat. Ty žaloby by úplně zahltily soudní soustavu.

Takže apeluji na to, aby se podařilo tuto součinnost zajistit, abychom se vyhnuli zahlcení soudní soustavy žalobami.

Nyní to nově nejde, tak jsem chtěl požádat o sjednání nápravy v této věci.

Děkuji za slovo.

Proto se vás chci zeptat, jaké k tomu máte vysvětlení.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje daňové přiznání je v pořádku a nechybí v něm žádné příjmy ani výdaje.

Tato činnost má nejen výnosy, ale i náklady.